Děkuji. Nyní vystoupí zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně spravedlnosti, jsem velice ráda, že máme možnost v prvním čtení projednávat návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád a který si neklade za cíl nic menšího než skoncovat s dětskými dluhy v České republice, zakázat dětské dluhy.

Určitě chci procesně avizovat, že budu navrhovat jako zpravodajka zkrácení lhůt mezi tedy prvním a druhým čtením. Pro pořádek z hlediska předloženého vládního návrhu k zákazu dětských dluhů jenom uvádím, že tento vládní návrh navazuje na iniciativu poslanců Valachová, Nacher, Bartošek, Kolářík z dubna 2019.

Děkuji za pozornost. A tedy ještě jednou, jako zpravodajka doporučuji tento návrh zákona k podpoře a dalšímu projednání a budu navrhovat zkrácení lhůt. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Děkuji, pane předsedající.

Takže zákaz dětských dluhů ano a poslanecký klub sociální demokracie tuto nesmyslnou, a jak říkám, i nelidskou věc určitě bude podporovat, její zákaz a to, aby zmizela z té reality, kterou bohužel děti v České republice doposavad musí žít. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Pěkný podvečer, dámy a pánové.

A to je dáno tím, že postupně za posledních zejména pět let došlo ke kultivaci toho prostředí několika novelami jak insolvenčních zákonů, exekučních zákonů, dokonce i energetického zákona, který tady bude ještě doufám, že to stihneme kolem energošmejdů, snížily se odměny exekutorů, advokátů a podobně. Jedna z nich je dvě jsou takové ty úplně nejcitlivější.

Poté došlo k dohodě na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti, že se vytvoří vládní komplexní novela, kterou teď máte na svém stole, to je tisk 984.

To máme za sebou.

Byla to celkem složitá věc, rozhodnutí zastupitelstva, rady, nějakého pokynu, obchodního pokynu, a teprve poté došlo k tomuto zastavení.